Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Pilný a pan poslanec Černoch. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, nedělám to často, ale musím ocenit velmi výrazně projev pana ministra vnitra Chovance. Bylo to velmi dobré, velmi přesvědčivé. Jenom poprosím pana kolegu Humla, aby na něj teď nemluvil. Přesto jeden dotaz bych chtěl ještě doplnit, na který nebylo úplně zodpovězeno.

Česká republika, resp. vláda České republiky se rozhodla, že se nechá přehlasovat a půjde do mechanismu, kde bude možné ji přehlasovat, to znamená na Radu ministrů vnitra, nikoliv na úroveň předsednickou.

Děkuji. Pardon, pane ministře, ještě pan poslanec Pilný s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale za jeho dnešní příspěvek bych mu chtěl velice poděkovat. Byl velmi pragmatický, velmi realistický, velmi faktický a předvídavý. Mluví o věcech, které se nutně musí stát. Pan ministr Chovanec zodpovídá za vnitřní bezpečnost tohoto státu. K tomu, co je potřeba udělat.

Tihle ti lidé jsou na naší polovině hřiště a je potřeba je identifikovat a zamezit a podniknout proti nim represivní opatření, která budou dávat smysl. Tak se dají odstranit ty příčiny a v tom je potřeba udělat hodně a v tom je Evropa opravdu pomalá a je potřeba tlačit politicky, legislativně a jinak na to, aby se tak stalo. Ale jinak znova opakuji: příspěvek pana ministra Chovance se mi velmi líbil a jsem rád, že máme takového ministra vnitra.

To je prostě to, kam musíme směřovat. Jeden byl Čech, ostatní jsou většinou buď Syřané, Maďaři, dokonce občané Švédska. Takže na tom pracujeme a tady jsme velmi efektivní ve spolupráci s okolními zeměmi. K otázce pana kolegy Bendy, prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím si, že to pan státní tajemník Prouza vysvětlil ve své tiskové zprávě, kterou včera vydal, kde dementoval tu část rozhovoru Respektu. I kdybychom věděli, že budeme přehlasováni, tak bychom se přehlasovat nechali. Kdyby se Finové zdrželi a byli jsme schopni ještě dvě nebo tři země, a tam vypadalo, že pobaltské státy se minimálně zdrží nebo to nepodpoří, tak by tam ta blokační menšina byla. Ale ona de facto nebyla nikdy na světě. To, co říkám tady vám, jsem říkal partnerům v Bruselu.

Děkuji panu ministrovi. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a přejdeme k přednostním právům. Nejprve s přednostním právem paní poslankyně Chalánková, místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, po ní pan místopředseda Filip, po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mnohé už tady zaznělo, debata je poměrně rozkolísaná.

Uvnitř nás všech?

Je potřeba si uvědomit, že jsou hodnoty, o kterých se nedá hlasovat. A zde se obracím k nám všem zde v tomto sále.

Jsou to zákony, které už opustily povědomí o hodnotách, o kterých se nehlasuje. Kdysi po válce vznikl koncept ochrany základních lidských práv.

Občané se bojí. Občané ztratili vůli k životu a nevědí, co je smyslem života. Nemáme dostatek dětí. Ba naopak. Asi neexistuje spojítko mezi bohatstvím země a množstvím dětí. Je to opravdu jeden z důvodů, proč civilizace v Evropě je oslabena. Chybí zde vůle k životu a schopnost hájit si opravdu základní hodnoty. Občané to možná vědí. Tak je potřeba, abychom si to uvědomili také my. Pokud se objeví jiná civilizace, která tyto základní hodnoty, přestože my hájíme úctu k lidskému životu, a není to všem jiným civilizacím tak vlastní jako nám, tak je potřeba toto vědět, protože pokud nějaká jiná civilizace bude dravější, kontinent a naše civilizace ztratí právo na svou existenci.